Já vám děkuji. Znova bych vás požádal věnujme pozornost tomu, co zde přednášejí jednotliví řečníci. Dovolte mi přečíst dodatečné omluvy.

S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Připraví se pan předseda Chvojka. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Než přednesu svůj konkrétní návrh, který jsem avizoval rovněž na jednání grémia dneska dopoledne, tak bych chtěl kratičký komentář k tomu, co tady zaznělo z úst kolegyně Adamové Pekarové a pana předsedy Bartoše. Nejsem si jist, jestli se to dostane na pořad jednání této schůze, nicméně ministr zemědělství, který tady bohužel v tuto chvíli nesedí, by měl zpracovat tento materiál, o kterém se tady hovořilo, z jednoho jednoduchého důvodu. Vy totiž všichni opakujete nějaké mediální sdělení, mediální články. A pokud jsou nějaká pravidla, o kterých tady hovořila paní poslankyně Pekarová Adamová, paní místopředsedkyně, kdy dotace pro malé firmy čerpají velké, tak to asi není v pořádku. Takže je potřeba, aby se tento materiál prostě zpracoval a podívali jsme se všichni na to, jak jsou nastavena pravidla v rámci Programu rozvoje venkova, jaká je alokace pro malé firmy, jaké jsou tam podmínky, jaká je alokace pro střední firmy, jaké jsou tam podmínky a kolik procent je vyčerpáno v rámci alokace pro malé firmy malými firmami a velkými firmami. Ale teď pouze spekuluji, nevím. A nyní tedy k tomu mému návrhu.

Jedná se o sněmovní tisk 97.

Děkuji za podporu tohoto návrhu. Poté s přednostním právem pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Nebojte se, já nebudu chtít zařazovat nějaký nový či mimořádný bod.

Prosím o to z jednoho prostého důvodu.

S přednostním právem pan předseda Kováčik. Připraví se pan předseda Michálek.

Rád bych také, aby ten bod byl zařazen co nejdříve zejména proto, aby se vyjasnilo, jaká je vlastně pravda. Víte, mě docela popouzí, že se tady pochybuje o transparentnosti dotací v zemědělství v situaci, kdy ony dotace jsou mnohokrát kontrolovány. Mě popouzí, když se tady kritizují dotační pravidla, aniž by přišel jakýkoliv návrh na nějakou rozumnou změnu. Ta pravidla jsou složitá a vždycky, když se kritizuje složitost těch dotačních pravidel, tak se řekne Evropská unie. A pokaždé, když se ta pravidla poruší tím příjemcem dotací nebo tím, kdo dotace přiděluje, tak velmi rychle následuje tvrdý trest. Nejen návrat těch dotací zpátky, ale i různé sankce, které jsou velmi citelné jak pro příjemce dotací, tak pro toho, kdo způsobil, že ten příjemce přijímal dotace neoprávněně.

Já předesílám, že požadavek je, aby byli zveřejněni příjemci od roku... Já bych dokonce řekl, že ještě i dříve je třeba zveřejňovat, protože i v době, kdy vládly vlády pravicové, tak docházelo k rozdělování finančních prostředků pro zemědělce a potravináře podle dotačních pravidel. To rozdělování bylo kontrolováno a de facto až na některé drobnosti nikdy nebylo zpochybněno.